Vím, že proběhl podvýbor, kde bych řekl, že bylo víc hostů než poslanců.

To tak prostě je. To fakt není možné. Takže myslím si, že postupujeme v rámci možností, že jednáme. Jednají i ti, kteří mají, profesionálové, a budou se těm konkrétním případům věnovat.

A nemůžu, i kdybych chtěl, říct, že všichni dostanou rychle své peníze. To prostě není možné.

Já mám před sebou graf Eurostatu budete věřit, že to není česká vláda, která to dělá který porovnává inflaci za měsíc únor v letošním roce. Nad námi jsou dvě země, které euro mají, takže to nemá vliv na euro.

Ale u každé té země Eurostat uvádí základní rozdělení na čtyři základní oblasti, které tu inflaci tvoří: energie jeden balík; potraviny, alkohol, tabák druhý balík; ostatní zboží třetí balík; služby čtvrtý balík. U České republiky energie tvoří asi 3 % celkové inflace. To mě nepřekvapuje, že on si to myslí, já to úplně nesdílím. Říkám, že to jsou data, která jsou Eurostatu, nejsou to data české vlády. Stejný vliv podle této metodiky má ostatní zboží, to je zhruba kolem 3 %.

Já nevím, jestli pro poslance hnutí ANO je etalonem pravdy Miroslav Kalousek. Pokud ano, tak došlo k významné změně v posledních měsících asi tím, že už tady Miroslav Kalousek nesedí. Ale současně jedním dechem navrhuje plošná opatření.

Je to pohled na věc.

Vývoj od té doby byl poměrně dynamický, naštěstí tím správným směrem. Myslím, že jsme poctivě debatovali na vládě i ve vládní koalici všechny možnosti, které zákon umožňuje. První zastropování ceny. Podle mě nejhorší varianta, ale je možná. A už to neplatí například pro zahraniční turisty, pro zahraniční vozidla, a taky například na čtyři dny zcela zastavili kamionovou dopravu, respektive ano, dali zákaz kamionové dopravy v minulém týdnu na čtyři dny, čímž bezesporu snížili tlak na čerpání.

Je to řešení netržní, drahé, dlouhodobě neudržitelné, proto jsme ho odmítli. Ale existuje. Druhá možnost je snížit daně buď dočasně, nebo trvale. Dočasné snížení daní je podle mě protimluv. Taky tady někdo sliboval, že sníží daně na dva roky a pak to naštěstí nedodržel.

V okamžiku, kdy to vláda dočasně vrátí, nebo Sněmovna, znamená to skokový nárůst té ceny. Je to úplně obvyklé.

Je to jedno, mezi kterými členskými státy, že prostě jedou tam, kde ty daně jsou dočasně snížené.

Všichni to známe.

Takže přestože je vyšší spotřební daň u benzinu, z hlediska objemu spotřeby je rozhodující nafta.

Poctivá odpověď je, že neviděli. I v tomto případě by platilo, že by se to nepromítlo úplně, ale částečně. A můžeme jenom spekulovat, kolik by to bylo. Byla by to zase ta koruna padesát. No, tak vládní většina ji zrušit chce.

To jsou peníze, které zejména malým dopravcům, malým podnikatelům zůstanou a mohou je sami použít, jak nejlépe oni uznají za vhodné jestli na mzdy, jestli na jiné náklady, na současnou kompenzaci zvýšené ceny pohonných hmot nebo zvýšené ceny energií.